Návrh na zřízení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu poskytnutí údajů z centrální evidence účtů a způsobu jejího ustavení nebo volby

Počet členů není zákonem určen. Je potřeba počet členů stanovit.

Předkládám proto tento návrh usnesení, ke kterému povedeme rozpravu: Poslanecká sněmovna zřizuje stálou komisi Poslanecké sněmovny pro kontrolu poskytnutí údajů z centrální evidence účtů skládající se z poslanců, které navrhnete v podrobné rozpravě. A za druhé stanoví, že komise se ustanovuje podle zásady poměrného zastoupení. Zahajuji všeobecnou rozpravu. Nemám do ní žádnou písemnou přihlášku. Nikdo se nehlásí, ani z místa. Všeobecnou rozpravu končím. Přistoupíme k rozpravě podrobné. Nemám písemnou přihlášku. Kdo se hlásí z místa? Pan předseda Faltýnek. Prosím, pane předsedo, máte slovo. Děkuji za slovo. Děkuji. Pan předseda Stanjura.

Děkuji.

Každý by si měl dopředu rozmyslet, jaký blok reprezentuje a jaký styl hlasování chce navrhovat. Ale ne v polovině dojednávání vystupovat ne jako blok, ale jako jednotlivci. Pokud se nikdo nehlásí do podrobné rozpravy, budeme rozhodovat o návrzích.

Děkuji vám. Nyní tedy budeme hlasovat o počtu 10 členů stálé komise.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Konstatuji, že tento návrh byl přijat, s tím, že komise byla zřízena jako 10členná, ustavena bude podle principu poměrného zastoupení.